Nebyla to námitka, byl to návrh k proceduře.

Jinak to bude en bloc proti, protože tam jsou věci, které podpořit nemůžeme. Pokud pan zpravodaj... Protinávrhy já bych nechal o nich hlasovat v tom smyslu, jak jsem se zmínil už u jednotlivých vystupujících. Budeme tedy hlasovat, tak jak tyto protinávrhy byly předneseny.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh nebyl přijat. Ještě zde byl protinávrh pana poslance Opálky. Přiznám se, že to byla celkem smršť bodů, které pan poslanec navrhoval, ale asi o tom můžeme hlasovat najednou, tak jak ten postup byl přednesen. Stanovisko také negativní. Také negativní, dobrá.

Kdo je proti tomuto návrhu? Hlasování má číslo 97. Tento návrh přijat nebyl. Tím bychom ještě měli odhlasovat onu proceduru ve znění, jak ji navrhl pan zpravodaj. Ano, s tou úpravou, kterou navrhl pan kolega Stanjura a pan kolega Kalousek. S tím jste souhlasil, proti tomu námitka nebyla.

Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

S procedurou byl vysloven souhlas. Paní poslankyně Nohavová se nehlásí?

Zeptám se, kdo se do rozpravy hlásí. Jsou zde přihlášky pana poslance Opálky a pana poslance Kalouska. Dám slovo panu poslanci Opálkovi. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedo.

Ale všechno je připraveno, tak mi dovolte jenom pár poznámek. Státní rozpočet, ke kterému se téměř nikdo nehlásí, byl vypracován podle zákonů, které jsou platné a které schválily předchozí vlády. Žel, díky tomu nemůže být ani prorůstový, protože možnosti jsou minimální. Když jsme projednávali na výboru pro sociální politiku kapitolu číslo 313, tak jsme ji projednávali v jiném uskupení, než pravděpodobně projde v této Poslanecké sněmovně. Nevím, jestli při jednání o rozpočtu v rozpočtovém výboru si vyžadoval tento stanovisko správce rozpočtové kapitoly, ale chtěl bych říci: Tato kapitola je nově zatížena odškodňovacími zákony. Tato kapitola nedostává výběr důchodového pojištění, které vybírá za Celní správu Ministerstvo financí, ale na druhé straně vyplácí její nároky prostřednictvím České správy sociálního zabezpečení. Tato kapitola je zatížena problémy, které vznikly v minulém období a které bude muset někdo ufinancovat, neboť řada rozhodnutí se změnila, ale náklady s tím spojeny nebudou. Deset procent z provozních nákladů, které je navrženo z této kapitoly odejmout, bude velice problematické, a jsem zvědav, jak se s tím budoucí vláda vypořádá, neboť viditelně nově se formující koalice připravila redukční systém a nikdo nevíme, k čemu povede. To znamená z každé kapitoly plošně něco stáhnout, a pak v budoucnu se rozhodnout, jak to využít. Jestli to je medvěd pro novou vládu, nebo je to forma škrtformy plošně, tak jak jsme na to byli zvyklí z minulých let, nevím. Chci říci, že řada pozměňovacích návrhů sahá do mandatorních výdajů. Proto jsem chtěl seřadit hlasování o sociálních službách tak, abychom napřed hlasovali ty, které právě do těchto mandatorních výdajů nesahají.

Nevím, kde na ni vezme, když vlastní poslanci předpokládané koalice se snaží ještě z této částky snížit. Co se týká nemocenského pojištění, nemocenské pojištění bylo nějakou dobu vypláceno tři týdny zaměstnavatelem jako náhrada mzdy.

Proto tam je ten nárůst, na který zrovna sahají některé návrhy. Musím říci, že tento nárůst, pokud bude snížen, stejně jako u důchodového pojištění bude muset být vyplacen. Protože je to mandatorní výdaj. Takže každý z vás, kdo předkládá ubrání z mandatorních výdajů, pokud jsou dobře spočítány, se vlastně chová, což často je vyčítáno klubu KSČM, rozpočtově abych teď našel to správné slovo nezodpovědně.

Stejný problém mám i s podporou v nezaměstnanosti, což je taky mandatorní výdaj, a pokud ho budeme přesouvat do aktivní politiky zaměstnanosti, tak posílíme sice tu část aktivní politiky zaměstnanosti, ale pokud bude velká nezaměstnanost a nároky na podporu, tak ji bude muset stát stejně vyplatit. K aktivní politice zaměstnanosti chci podtrhnout informaci, která zazněla na výboru pro sociální politiku a zřejmě už ne na rozpočtovém výboru a na této sněmovně, že kromě těchto rozpočtovaných výdajů přijdou v roce 2014 na tuto činnost z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a teď poslouchejte dobře 3,5 miliardy. A vy tam přidáváte sem tam nějaký milion.